Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr životního prostředí Richard Brabec a zpravodaj garančního výboru poslanec Josef Nekl.

Stále zde v sále nevidím navrhovatele.